Ani tu vizi.

To znamená, že děláme nějakou exportní politiku.

Co se týká dotací.

Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace je pak poskytovatel dotace oprávněn pozastavit platby, proplácení dotace, pokud u příjemce dotace bylo zahájeno insolvenční řízení.

Pokud uvedené není dodrženo, jedná se ze strany poskytovatele dotace o podezření na porušení rozpočtové kázně a zároveň je projekt v takovém případě poskytovatelem dotace šetřen jako nesrovnalost, a to v souladu se stanovenými postupy dle dotčených právních předpisů a metodik.

Poskytovatelé dotace samozřejmě jsou pracovníci, kteří se specializují na tyto případy, nesrovnalosti a jejich průběh sledují. Je samozřejmě zároveň snahou poskytovatele dotace, aby rizikovým subjektům dotace nebyly přiznávány. K tomuto slouží mimo jiné i ekonomické hodnocení každého jednotlivého projektu žadatele. K institutu odnětí dotace uvádíme, že se jedná o prostředek, kterým lze odejmout příjemci dotace již poskytnutou dotaci.

V této souvislosti je nutné poukázat na skutečnost, že poskytovatel dotace může dle tohoto ustanovení využít svého práva odejmout dotaci, pokud zjistí, že nemůže být splněn řádně nebo včas účel, na který byla dotace poskytnuta, ovšem jen a pouze za podmínky, že zároveň nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

Pane premiére, nejsem si jista, jestli pro občana bude tato odpověď zcela dostačující.

Děkuji. Pan premiér bude mít zájem o odpověď.

A statistiku určitě máme. Ale předpokládám, že logicky bychom to měli sledovat. Já děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Nebo: Dopravci našli triky, jak dostat víc peněz za slevy na jízdném. Pro úvod do děje budu citovat.

Za několik cest znají cesty a způsoby, jak ten státní rozpočet podojit. A proto by mě, vážený pane předsedo vlády, zajímalo, kdo to na Ministerstvu dopravy připravoval a jestli za tady to fiasko ponese osobní odpovědnost. Já děkuji.

Tak pan kolega se evidentně nekouká na televizní noviny televize Nova, kde včera pan ministr Ťok to vysvětloval. Takže chyba Českých drah a byla napravena.

Ale já myslím, že i těm důchodcům to pomůže. Takže my jsme to měli v programu. My to máme jiným způsobem, než je to na Slovensku nebo jinde. Takže pochybení Českých drah. A důsledky, že teď, myslím, bude výběrové řízení na generálního ředitele.

Děkuji za odpověď, tedy spíš neodpověď. Nebyli jste schopni to dotáhnout.

Pan premiér bude odpovídat.